Takže já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost, a poprosím tedy o podporu toho návrhu, který má kladné stanovisko jak od ministerstva, tak od pana ombudsmana.

Děkuji za pozornost. Pan poslanec Janulík ruší svoji faktickou poznámku, takže poprosím pana poslance Žáčka a připraví se pan poslanec Čižinský do rozpravy. Děkuji za slovo.

V současné době na trhu působí několik konkurenčních pojistitelů, kteří mají k poskytování pojištění cizinců mimo EU oprávnění a mezi něž patří také pojišťovna VZP.

Neznáme stanovisko České národní banky teď jsme se dověděli, že by mělo přijít až příští týden coby regulátora a zároveň subjektu, který uděluje licenci oprávněným subjektům, pojišťovnám, o širší odborné diskusi nemluvě. Samozřejmě by pozměňovacímu návrhu slušela i diskuse na podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy rozpočtového výboru, protože výrazně zasahuje do oblasti pojistného trhu, ale k tomu nedošlo, jelikož návrh nebyl evidentně připravován dlouhodobě a promyšleně. Obě tato stanoviska se shodují, že návrh je nepřijatelný a jedná se o nepřípustné omezení hospodářské soutěže a vytvoření monopolu pro konkrétní soukromý podnikatelský subjekt. Negativní stanovisko má k návrhu Česká asociace pojišťoven, který mimo jiné konstatuje, že pozměňovací návrh zakládá na mnoho let monopol jediné z těchto pojišťoven, a sice pojišťovně Veřejné zdravotní pojišťovny. Zda to byl záměr navrhovatele, můžeme jen spekulovat, respektive se zde může k tomu vyjádřit. Přijetím tohoto návrhu by bylo omezeno právo cizince na rozdíl od práva občanů České republiky vybrat si smluvní zdravotnické zařízení pro komplexní zdravotní péči. Pokud by byl tento návrh schválen, hrozí, že veškeré náklady a investice pojišťoven podnikajících v tomto odvětví budou zmařeny, což obzvláště postihne menší lokální pojišťovny působící v této oblasti.

Navíc pojištění reaguje na trendy.

Po dobu mnohaletého fungování tohoto pojištění si každý z poskytovatelů vybudoval svoji síť zdravotních zařízení, do jejichž správy a aktualizace vkládá nemalé prostředky. Navíc pokud je urgentní služba poskytnuta mimo rámec smluvního zařízení, například zásah záchranné služby, tak komerční pojišťovna hradí samozřejmě klientovi i tento zásah. Za služby platí pojišťovny smluvně dohodnuté prostředky.

Návrh zcela opomíjí, že zrušením celého pojistného odvětví se zaplatí obvyklá cena za monopolizaci zvýšení ceny.

Odstranění soutěže a možnosti volby jde proti zájmu samotných cizinců a povede ke zvýšení ceny, a to bez možnosti její korekce. Bezprostředně po schválení zákona budou ostatní komerční pojišťovny vystaveny tlaku na propuštění nadbytečných zaměstnanců, aby i nadále provozovaly svoji činnost s péčí řádného hospodáře. V současné situaci, kdy množství cizinců klesá z důvodu probíhající pandemie a je zároveň setrvalý nedostatek těchto pracovníků na pracovním trhu, mám za to, že ani ekonomicky činní cizinci by nebyli spokojeni s novým řešením.

Monopolní řešení by vedlo ke snížení komfortu zahraničních pracovníků a studentů a jejich ochotě vůbec přicestovat. V takovýchto případech by si snadno mohli zvolit jinou cílovou zemi pro svoji ekonomickou činnost či studium a nedošlo by vůbec k posílení ekonomiky České republiky, nadále by přetrvával nedostatek těchto pracovníků.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Dvě faktické poznámky pan poslanec Plzák, připraví se paní poslankyně Adámková.

Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové, členové vlády, já jsem pozorně poslouchal předřečníka a musím reagovat. Nevím, kdo to psal, co jste vy tady říkal, prostřednictvím pana předsedajícího, ale tam se mluví o nějakých smlouvách komerčních pojišťoven s poskytovateli zdravotnických zařízení. Naopak, mám s nimi trošku špatnou zkušenost, a dokonce i trošku s pojišťovnou VZP, a to proto, že oni ti dotyční, pokud mají úraz, přijdou a ukážou buď průkazku, nebo nějaký papír, a vy vůbec nevíte, jaký mají uzavřený rozsah zdravotního pojištění. Takže s tím je problém, že vy jim poskytnete pojištění tak, jak by vám ho uhradila například jakákoli jiná naše zdravotní veřejná pojišťovna, ale vy potom nedostanete plně zaplaceno. To znamená, že například v té pojistce oni mají uzavřenou tu pojistku takovou, že neproplácí zdravotnické pomůcky nebo prostředky. Tak jenom abyste věděl, že ten, kdo vám to psal, neříkal úplně pravdu. Děkuji. Další faktická poznámka paní poslankyně Adámková, připraví se pan poslanec Svoboda. Děkuji za slovo.

Doufám, že vám tam nenapsali gramatické chyby, protože to se opravdu s realitou vůbec neslučuje.